A samozřejmě i další návrh zákona, poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Je to velmi složité, zvlášť v této koronavirové době. To znamená, i tento zákona podporujeme a budeme ho podporovat, a pokud bude navržen k projednávání ve variabilním týdnu, tak ho navrhneme. Co je ale pro nás velký problém, a bylo to už tady řečeno, je zákon o volbách, to znamená tzv. korespondenční hlasování. Nevím, jestli je to nějaká legrace, sranda, ale po problémech, které s korespondenčním hlasováním vyvstaly ve Spojených státech amerických, a vy víte, že se to nijak neřešilo, že to nebylo ani prošetřeno, že to soudem nebylo odsouzeno, jestli je to v pořádku, nebo to není v pořádku, tak my tento zákon nemůžeme podpořit. Podle mého názoru je to možnost k manipulaci s volbami. Jestliže lidé mají pocit, že volby nejsou férové, že u voleb nemají možnost věci změnit, tak vezmou do ruky vidle. A to je to nejhorší, co se může stát, kdy se ty věci zvrhnou v násilí, a my jsme proti násilí. A když se podíváte kolem sebe, tak toho násilí je dnes plný svět. To znamená, my nepodpoříme korespondenční volbu. Myslíme si, že naopak bychom měli přispět k tomu, aby byly volby jasné, férové, čitelné, a ne abychom pochybovali o demokracii i v takových demokratických zemích, jako jsou Spojené státy americké. Protože to nepřinese stabilitu celému světu. Nepřinese to víru v demokracii, nepřinese to stabilitu a je to velký problém.

A samozřejmě ostatní návrhy, které jsou v tomto návrhu mimořádné schůze dnes, podpoříme kdykoliv, pokud budou zařazeny na projednávání Poslanecké sněmovny, kdykoliv je podpoříme a budeme o nich rádi debatovat.

Tak prosím. Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já nebudu rozebírat jednotlivé čtyři body, které jsou navrženy na tuto mimořádnou schůzi. Já se budu zabývat tím, co se vlastně odehrálo.

A interpelace není nějaký legrační postup. Interpelace je ústavní institut parlamentní demokracie zakotvený v článku 53 Ústavy České republiky a její provedení podle § 11 zákona o jednacím řádu umožňuje poslancům, aby na schůzi Poslanecké sněmovny to projednali. Ale tady se množí jednání, která vlastně znemožňují normální ústavní postup.

Nevím, proč jsme na grémiu nemohli jednat o tom, jestli bude předřazen ten nebo onen bod. Ale tohle je odebrání mého ústavního práva. A nejen mého, ale i ostatních poslanců, kteří mohli své písemné interpelace projednat.

Tohle není možné! To se tady neodehrávalo ani v těch nejsložitějších dobách, kdy v roce 2009 byla vyslovena nedůvěra vládě. A bylo to sto na sto, a přesto jsme byli schopni se normálně domluvit! Ale tyhle hry, kdo tady politicky víc protlačí, kdo se jakým způsobem zasadí o to, aby se znemožnilo jinému uplatnit své ústavní právo, mě opravdu nebaví.

Naopak, je to postup, který brání našemu ústavnímu právu, abychom řádně projednali například právě písemné interpelace a odpoledne interpelace ústní. Děkuji vám.

Je to věc, kdy jsme si vědomi toho, jaké je to pro naše občany, kteří delší dobu pobývají v zahraničí, zejména v těch velkých zemích, komplikované. To, že musí cestovat tisíce kilometrů často, vynakládat nemalé prostředky, aby mohli uplatnit své základní právo, které jim demokratická země, jako je Česko, dává, a to je podílet se na rozhodování o budoucnosti naší země.

A já jsem rád, že i opozice pracuje s údaji, které Ministerstvo zahraničních věcí sbírá. Včetně toho, že jsou naši krajané každoročně schopni do Česka poslat, utratit až 90 miliard korun. To skutečně nejsou malé prostředky. Zejména v době, kdy procházíme těžkým obdobím pandemie.